Jak dlouho se u nás čeká? Počet lůžek na počet důchodců, jsme ještě horší než Slovensko.

Přemýšlela o tom vláda vůbec při svém návrhu?

Kladu si tedy několik otázek. Jak je možné, že se podle predikcí odborníků včetně ČNB v rozpočtu na tento rok s částkou na mimořádné valorizace důchodů vůbec nepočítalo? O tom jsem už mluvil. Vypovídá to buď... a firmy samozřejmě. Firmy.

A ptá se paní dál: Jak je možné, že se během několika aktuálních týdnů prosazuje změna zákona již platného a skutkovou podstatu naplněného, kdy běží čas na výplatu předem určených výší valorizace? Správná otázka. V právním státě bych jako občan očekávala, že zákon je nade vše, a to i jiné, než ten o důchodovém pojištění.

Ale my stále věříme, že pan prezident to spojí, jak sliboval.

Ano, ostatní.

Nehledala se náročnější řešení, kde by stát mohl ušetřit? Kde by mohl získat zbytné finance? No tak to my navrhujeme, ale vládu to nezajímá.

I mladí. Nestane se takovýto postup precedentem pro budoucí změny zákonů? Pokud vláda tímto kvapným a nekonzistentním způsobem vyřeší aktuální problém s mimořádnou valorizací důchodů, se kterou v rozpočtu vůbec nepočítala, přestože zákon tu byl právě pro pomoc v krizi a při velké inflaci, není možné, že to zkusí znovu a s jinými zákony, které se jim aktuálně nebudou hodit? Dámli příklad ad absurdum.

Ale určitě i tady jsou rezervy, kde by se mohlo asi ušetřit. Ale uvidíme. Nebo jiný příklad.

Myslím si, že tohle je opravdu hodně nebezpečná hrana, po které vláda kráčí, pokud by se z toho měl stát způsob, jak obejít opozicí a řádně projednávaných změn v zákonech, aby vláda schválila, co bude chtít. Děkuji za vaší pozornost. Rozumím tomu, že změny jsou potřeba a tato doba vystavuje celou republiku zkouškám, ale jsem si jistá, že ty nejchudší by neměli být první na ráně. Nezpochybňuji samozřejmě, že průměrný a vyšší než průměrný důchod je dnes už na dobré úrovni, ale průměr je průměr.